A není schopna na rostoucí poptávku adekvátně reagovat.

Mezi nimi bude nejpodstatnější zvýšení ceny elektřiny a zemního plynu.

Míra nezaměstnanosti v říjnu dále mírně klesla na 2,6 procenta a byla tak nadále nejnižší v celé Evropské unii. Poptávka po zahraničních pracovnících zůstává silná.

Kvůli nedostatku klíčových vstupů některé firmy dočasně snižují nebo dokonce zcela přerušují výrobu. Předpokládáme, že se situace bude v průběhu první poloviny příštího roku postupně zlepšovat. Poté by již problémy v dodavatelských řetězcích neměly hospodářský růst ve významnější míře tlumit.

Klíčové rovněž bude, zda a jak rychle v ekonomice dojde ke strukturálním změnám.

Ve středním a dlouhodobém horizontu bude s ohledem na demografický vývoj nadále klíčové, aby docházelo ke zvyšování produktivity práce.

Tyto prostředky by přitom alespoň z části domácnosti mohly využít k financování odložené spotřeby.

Jeho exportní orientace a závislost na dodavatelských řetězcích.